Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

V okamžiku, kdy ale padlo slovo o tom, že bude mimořádná schůze, tak naše vypárování se vlastně stalo zbytečným, protože den předtím pojišťovna zrušila ta jednání, která měla mít, na žádost ANO. My jsme to nevěděli, zůstali jsme vypárováni prostě proto, že taková byla naše povinnost. To je také jedna z variant, jak lze využívat korektní dohody, které tady fungují, a použít je tak, že potom pan předseda Faltýnek řekne, že jsme tady nebyli. Dobré poledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, dovolte mi, budeme pokračovat.

Máte slovo. Nejprve obecně, jak se vláda chová k nám jako Sněmovně. Zrovna jsme viděli střídání na trestné lavici. Vystřídali se, takže je tady jeden ministr.

Pan předseda Vondráček já nevěřím, že nechápe, co je normální.

A pak se ptá, co je normální!

Opoziční poslanec.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Děkuji, pane předsedající.

Naopak jí bylo zabráněno. Normální je, že ve čtvrtek, kdy mají být normálně interpelace, si všichni členové vlády, a byl jsem jím čtyři roky, rezervují tento čas, pokud nejsou skutečně někde mimořádně na nějaké dlouhodobě plánované cestě, a teprve když na ně ta interpelace není, tak jsou mimo Sněmovnu a mají nějaký jiný program. To, že na to členové této vlády poměrně dost kašlou, to je věc druhá, a myslím si, že to by mělo být třebas předmětem novely o jednacím řádu, aby tady ti členové vlády byli, když na ně interpelace jsou, a skutečně aby to byla mimořádná situace, že nepřijdou. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Vážený pane předsedající, omlouvám se, že neplním pokyny pana předsedy našeho klubu, který mi říká, ať nevystupuji, ale mně to nedá. Mně to nedá, jestli tady pan Stanjura prostřednictvím pana předsedajícího útočil na naši ministryni.

To se prostě nedělá!

Prosím vás, projednáváme tady novelu zákona o jednacím řádu. Já si myslím, že každý z nás, který má možnost se někde podívat, počínaje Slovenskem, Německem atd., ví, že my tu novelu potřebujeme, protože naše práce je mnohdy velmi neefektivní, viz včera. A poslední věta. A včera Poslanecká sněmovna suverénním rozhodnutím rozhodla, že prostě ten program neschválí.

Nyní faktická poznámka pana předsedy Radka Vondráčka. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Chudák jednací řád! Pane předsedo Stanjuro prostřednictvím předsedajícího, za to, jestli někdo je, nebo není za vola, si v prvé řadě nese každý odpovědnost sám.

Vždycky jsem ten návrh na mimořádnou schůzi a ten termín konzultoval s navrhovatelem, většinou s opozicí. Zřejmě je namístě přehodnotit tuto svoji praxi a asi to tedy začnu opravdu dělat autoritativně, ponesu si za to plnou odpovědnost a už se nebudu nikoho ptát, kdy budu tu mimořádnou schůzi svolávat. K samotnému jednacímu řádu.

Pozor, i to patří k demokracii, i to je součást parlamentní diskuze, i za to jsme placeni, že takto vystupujeme.